Určitě i to, jak je to navrženo, může někomu pomocí být. Ale aby to byla pomoc skutečně širší a pomohla mnohem většímu spektru firem, které byly přímo zasaženy tou současnou neblahou situací, tak navrhuji, abychom tedy nikoliv jenom zmírnili penále, ale abychom úplně snížili, a to dosti výrazně samotné odvody. Pak to můžeme skutečnou pomocí nazývat. Proto předkládám pozměňovací návrh, kde navrhuji, aby za měsíce květen, červen, červenec tohoto roku se u krizí zasažených zaměstnavatelů snížily odvody na pojistné, na sociální pojištění tedy o 80 %. Těch 20 %, která zbývají, tak už tedy jsou takovou částkou, že i pozdější penále už by většinou asi nebylo nutné. Ale pokud bude stále penále nutné, tak při pozdější platbě navrhuji, aby nebylo vůbec vlastně uplatňováno ve chvíli, kdy do 20. prosince tohoto roku bude zaměstnavatelem uhrazeno. To už je skutečná pomoc, po které všichni tak volají. Víte, já myslím, že máme šanci tím ukázat, že chceme být vůči zaměstnavatelům skutečně fér.

Slyšíme velkou stížnost ohledně ošetřovného, dneska jsme to řešili i na výboru. Stále je ještě nezanedbatelná skupina rodičů, kteří stále nedostali ještě ani za březen vyplacené ošetřovné.

A proto má šanci svoje původní sliby skutečně uskutečnit, a tedy podporou těch pozměňovacích návrhů ukázat, že si uvědomuje, že doposud ta pomoc skutečná nebyla, nebo nebyla dostatečná.

Nakonec z toho vzniklo něco maličko jiného, než jsme chtěli, protože naše představa byla skutečně o přímé pomoci.

Ale tohle je třeba konkrétní příklad toho, jak z těch velmi dobře zamýšlených nástrojů pomoci se nakonec stává nástroj jenom pro vyvolené. A to je vlastně znak veškeré vládou poskytované pomoci firmám. Velmi často překážky, tu a tam nějaký ten háček, velké papírování, spousta byrokracie a přehlcené úřady, které to nestíhají zařizovat.

Prosím pěkně, udělejme z toho přímou a efektivní pomoc pro zaměstnavatele. A ten návrh, který předkládáme, tomu skutečně pomůže mnohem lépe než samotný návrh, který vzešel z vlády. S přednostním právem je přihlášen zastupující předseda klubu ANO pan poslanec Kubíček, ale pokud by se to týkalo procedurálního návrhu k rozpravě, tak bych nejprve navrhoval, abychom hlasováním rozhodli o tom, jestli obecnou rozpravu povedeme. Přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nejsou v sálu tak, abychom mohli hlasovat v dostatečném počtu. Věřím, že taková situace už nastala. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 12, přihlášeno 103 poslanců, pro 70, proti nikdo. Schválili jsme, že se bude konat obecná rozprava. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Děkuji. Ano, návrh zazněl. Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se, prosím, znovu svými hlasovacími kartami. A zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl přijat. V rozpravě vystoupí každý poslanec jednou v rozsahu pěti minut. Nyní s přednostním právem otevřel jsem rozpravu.

Prosím, máte slovo.